Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju i svi članovi Vlade. Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz dnevnog reda, po tačkama od 1. do 31, a pre otvaranja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničke grupe. Narodni poslanici Jovan Jovanović, predsednik Poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, Boško Obradović, predsednik Poslaničke grupe Dveri i Marko Đurišić, predsednik Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka, predložili su da se vreme pretresa za poslaničke grupe udvostruči, odnosno produži. Stavljam na glasanje ovaj

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Saglasno članu 157. stavu 2, članu 170. stavu 1. i čl. 192. i 195.

Zakona o izvršenju i obezbeđenju; Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu. Da li neko želi reč od predstavnika predlagača?

Hvala lepo. Ja bih kratko redom po svim tačkama dnevnog reda, naravno, poštujući vaše vreme i poštujući to da ste ceo dan već proveli u raspravi o dnevnom redu.

Kao što znate iz naših redovnih saopštenja i iz medija, mi smo u prethodnih 11 meseci ove godine ostvarili bolje rezultate od onih koji su bili očekivani, bolje rezultate od onih koji su bili planirani. Na kraju novembra meseca zabeležen je suficit od 76,3 milijarde dinara na republičkom budžetu, a mi procenjujemo, pošto paralelno stalno govorimo i o budžetu opšte države, da je budžet opšte države u suficitu od oko 90 milijardi. Znači, bilo je planirano na osnovu jednog vrlo konzervativnog plana koji smo usaglašavali sa Međunarodnim monetarnim fondom i za njega dobili punu podršku. Bilo je planirano da na kraju 11 meseci bude deficit od 50 milijardi. Znači, mi smo punih 126,8 milijardi ispred plana, što je više od milijardu evra. Tom rezultatu najviše je doprinela bolja naplata prihoda, iako nismo povećavali, sa minimalnim nekim izuzecima. Nismo uopšte povećavali poreske stope. Bolja naplata prihoda je sa 78,2 milijarde, a kod javnih i niža realizacija svih kategorija javnih rashoda je pomogla sa oko 48,7 milijardi. Ostalo su bili neporeski prihodi. Kod nižih rashoda, želim samo da naglasim nekoliko elemenata, transferi, što je u stvari efikasnost svih drugih oblika, znači transferi su uglavnom za penzijski fond i za Fond socijalnog osiguranja, su bili niži za 16,9 milijardi. Kapitalnih izdataka je plaćeno manje za 13,8 milijardi. Znači, zbog boljih rezultata u prethodnim godinama mi smo za 9,1 milijardu manje platili kamate u dosadašnjem periodu ove godine i otplate duga po garancijama za 6,1 milijardu. To je još jedan od rezultata, setite se naših mera iz 2014. i 2015. godine, kada smo zabranili davanje garancija za likvidnost, odnosno garancija za kredite koji su imali realnu šansu da se pretvore u loše kredite i da država mora da interveniše ili otplatom glavnice ili plaćanjem kamata i otplatom glavnica. Na osnovu tih rezultata ostvaren je pozitivan rezultat. Mi imamo, znači, oko 90 milijardi na nivou države i oko 76 milijardi na nivou republičkog budžeta i smatrali smo da je pametno da se taj višak iskoristi da se plate neki opravdani rashodi, uključujući preuzimanje nekih dugova, što će se dogoditi krajem ove godine, uključujući dodelu nekih bonusa za one kategorije stanovništva zaposlenih koji to svojim radom zaslužuju. Svi imaju ograničeno povećanje plata, kao što znate i ograničeno zapošljavanje od 2013. godine. Prema tome, mi smo predložili i predlažemo Skupštini da usvoji minimalne izmene Zakona o budžetu za 2017. godinu, kako bi se omogućila isplata ovih bonusa. Mi smo u predlogu , odnosno u usvojenom zakonu o budžetu za 2017. godinu u delu tri izvršenju napisali da neće biti bonusa ukoliko se drugačije ne odredi. Sad se vama obraćamo sa zahtevom da se dozvoli podela bonusa u onim oblastima gde postoji opravdana potreba da se nagrade oni koji su radili u najtežim uslovima, koji su natprosečno ulagali svoje vreme i svoju energiju da se ostvare ciljevi u njihovim sektorima. Prema tome, ovaj član 1. predloženog dnevnog reda Predlog dopuna zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu je mala izmena kojom se to omogućava. Znači, mi se vama obraćamo, poštujući zakon koji smo doneli, i tražimo vašu saglasnost da se ti bonusi isplate.

Tačka tri dnevnog reda, to je saglasnost na izmenu finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje. To je taj paket od prve četiri tačke dnevnog reda kojima se ovi ostvareni rezultati prevode u minimalne izmene donetih već zakona i finansijskih planova kako bi se omogućilo nagrađivanje onih koji su najviše doprineli stabilnosti i koji su na sebe preuzeli veliki teret ostvarivanja onih funkcija koje država ima, i u domenu bezbednosti i u domenu pružanja usluga stanovnicima. To je prvi blok. Prelazim sada na drugi blok. Kratka informacija o drugom bloku zakona. To je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. U tom zakonu se menjaju, bez ulaženja u detalje, a to ste imali prilike već da vidite, to će biti predmet rasprave u pojedinostima, najvažnija promena je da se u budžetu za narednu godinu predlaže praktično preciziranje onih povećanja koja smo sebi omogućili ovakvim rezultatima u prethodnoj godini. Potrebno je da na neki način oslikam kontekst u kome se dešava i priprema budžet za narednu godinu i u kome se predlaže ova izmena Zakona o budžetskom sistemu u tački 5) i u kojoj se predlaže novi budžet za 2018. godinu u tački 6), kao i čitav niz pratećih zakona koji se nalaze u narednim tačkama dnevnog reda.

Gospodine ministre, nastavite sa izlaganjem.

Gospodine Vujoviću, nastavite sa izlaganjem. Znači, kao što sam pomenuo, dobrim ostvarenim rezultatima tokom 2017. godine stvorio se prostor da se u narednoj godini planiraju još ambiciozniji ciljevi kako na planu prihoda, tako i na planu rashoda i isto tako na planu deficita budžeta republičkog i deficita uopšte države, kao i na planu smanjivanja učešća javnog duga u BDP. Prema našim poslednjim projekcijama na kojima smo radili ovaj budžet, a njih smo znali tek na kraju oktobra meseca i posle 7. novembra smo imali osnovne parametre za projekciju budžeta za ovu godinu, mi smo došli do projekcije, usaglašene sa MMF i drugim finansijskim organizacijama, da u narednoj godini očekujemo realni rast od 3,5% BDP i 2,7% rast tzv. BDP deflatora. Rast je planiran na nivou od 3% Projektujemo da će biti ostvareni rast od oko 2% Mnogo smo pažnje posvetili analizi uzroka sporijeg rasta od onoga koji je bio projektovan i došli smo do jednoglasnog zaključka da taj rast ne uzrokuju elementi recesije, ne elementi na strani tražnje, nego uzrokuju elementi na strani ponude koji su bili raspoređeni između tri sektora. Jedno je sektor poljoprivrede, koji je bio pogođen neverovatno oštrim sušama. Drugo je sektor energetike koji je bio pogođen lošim vremenskim uslovima u zimskom periodu. Treće je dinamika realizacije projekata u domenu građevinarstva. Ta tri elementa imaju ciklični karakter i mi očekujemo da će u narednoj godini velikim delom biti kompenzirano ovo ciklično usporavanje u 2017. godini i prema tome očekujemo rast od 3,5% Neki projektuju i veći rast. Znači, drugim rečima, mi smo pre projektovali 3,5% i ostajemo pri toj projekciji, a neki projektuju da će ciklični elementi dovesti do toga da rast bude i iznad 3,5% u narednoj godini. Na osnovu ovakvog rasta i na osnovu ovako projektovanog deflatora koji je ekvivalent inflacije koji merimo u potrošačkim cenama, on se, deflator ima samo drugačije pondere, mi očekujemo da će nominalni BDP u narednoj godini biti 4.755 milijardi i to je osnova za sve projekcije koje se nalaze u ovom budžetu, koje stvaraju okvir za ovaj budžet i koje stvaraju okvir za sve ključne elemente koje smo projektovali u ovom budžetu. Znači, polazeći od toga, na osnovu postojećih instrumenata, sa minimalnim izmenama i čak smanjivanjima poreskog opterećenja, uz napomenu da ne menjamo i ne podižemo poreske stope, očekujemo da će prihodi budžeta biti 1.178 milijardi zaokruženo, a rashodi budžeta 1.207 milijardi, što daje predviđeni deficit od 28,4 milijarde na nivou republičkog budžeta, što je 0,6% projektovanog BDP-a. To je rekordno niska cifra. Znači, mi očekujemo da će to biti 0,6% BDP-a. Kao što znate, kriterijum Mastriht je 3% BDP-a. Znači, mi planiramo nešto što je pet puta manje od kriterijuma kojima se rukovode zemlje EU. Isto tako planiramo… Ja ne znam da li vama smeta kada govorite da neko sa svih strana priča? Ja ću zamoliti za tišinu u sali, molim vas, ako može.

Gospodine ministre, molim vas, nastavite. Pa, ne, ali meni smeta. Izvinite, ali ja moram da kažem da meni smeta da ovde gomila ljudi razgovara o potpuno drugim temama.

Molim vas, gospodine ministre, da nastavite sa izlaganjem. Napravićemo pauzu od pet minuta i nakon toga nastaviti sa radom. [[Posle pauze]] Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo dalje sa radom. Izvolite. Zahvaljujem se. Ako mogu da nastavim, ja ću da kažem ono što sam planirao da kažem. Ako vi ne želite da slušate i ne želite da obezbedite uslove da jedni druge čujemo pre nego što imamo priliku da iskažemo svoje mišljenje, svoje slaganje i neslaganje, recite, onda ćemo držati na drugi način komunikaciju, pismenim putem ili na neki drugi način. Kao što sam rekao, rezultati koji su ostvareni do sada, ove godine su nam dali za osnovu da planiramo najbolji mogući deficit koji smo imali poslednjih decenija. Deficit od svega 28,4 milijarde, uključujući najveći kapitalni budžet tj. najveći budžet za investicije od 128 milijardi, najveće povećanje plata i penzija koje smo imali ikada u jednoj godini a da je to bilo održivo oko ovakvog budžeta, to je 35 milijardi za plate i to je 25 milijardi za penzije. To je 60 milijardi i povećanje investicija do 128 milijardi na nivou republičkog budžeta i preko 175 milijardi na nivou opšte države. Ovaj budžet je zbog toga budžet koji na najbolji mogući način nagrađuje sve one koji su svojim žrtvama, svojim doprinosom, svojim strpljenjem doprineli ostvarenju programa reformi za prethodne tri godine, koji su istovremeno ostvarili rezultate kojim smo preokrenuli dinamiku rasta BDP od pada 3,7% u trećem kvartalu 2014. godine, do sada stabilnih 2% u ovoj godini, posle ovog smanjenja i do očekivanog rasta od 3,5% i više u narednoj godini. Isto tako, obezbeđujemo ovim investicijama ono što se zove pravi razvojni budžet. To je budžet koji ima prostora da se ostvari sve ono što smo godinama želeli da ostvarimo kada su finansije bile ograničenje, to je ono što nam pruža šansu da završimo infrastrukturne projekte koje smo započeli, to je ono što nam daje šansu da kompletiramo one projekte u socijalnoj infrastrukturi koji su nam presudni za kvalitet i obrazovanja i podizanja nivoa javnih usluga i poštovanje svih dostignuća ove zemlje u kulturi, u umetnosti, u sportu i svim ostalim delatnostima. Isto tako, ovaj budžet nastavlja da vodi brigu o građanima, onima kojima je potrebna ta briga, 87 milijardi je namenjeno subvencijama. U tim subvencijama se nalaze i elementi koji imaju stranu podržavanja razvoja kapitalnih investicija. Veliki deo subvencija ima takav karakter, a to su između ostalog direktna plaćanja učešća u kreditima, kojima se finansiraju infrastrukturni projekti. To su, između ostaloga, doprinosi za plaćanje

Nastavite, gospodine ministre.

Subvencije imaju tri osnovna cilja. Jedno je podržavanje razvoja, otvaranje novih radnih mesta, podržavanje investicionih projekata. Drugo je podržavanje onih sektora i onih delova stanovništva koji zahtevaju pomoć i treće je postizanje onih vrsta strukturnih promena, kao što je npr. u delu subvencija o poljoprivredi, gde hvatamo korak sa Evropom, … subvencija koje podižu kvalitet razvoja u poljoprivredi i koji nas prevode sa jednog starog sistema subvencija na jedan novi sistem subvencija koji pruža pomoć onima na početku ili karijere, ili stvaranja novog poslovnog subjekta ili objekta, ili onima koji žele da postignu neke stvari na duži rok, kao što su inovacije, kao što je podizanje ljudskog kapitala, kao što je podizanje osnova i kvaliteta našeg razvoja na duži rok.

Po 128 milijardi investicija koje su planirane u budžetu za narednu godinu i 175 milijardi koje su planirane na nivou opšte države ogroman deo se odnosi na infrastrukturne projekte koji će omogućiti Srbiji da kompletira svoju mrežu infrastrukture, primakne Srbiju tržištima, omogući kretanje ljudi i dobara, omogući onaj stepen strukture i intenziteta infrastrukturnih objekata, koji će nas povezati sa svetom i omogućiti razvoj povezivanja u regionu. Najveći deo investicija, 53,8 milijardi se nalaze u nadležnosti, odnosno pod razdelom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture, kao što je za očekivati, to je 41,9% investicija. U Ministarstvu odbrane se nalazi 14,7 milijardi, u Ministarstvu unutrašnjih poslova šest milijardi, u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pet milijardi, za Vladu Republike Srbije četiri milijarde je opredeljeno, Ministarstvo rudarstva i energetike opredeljeno je 2,6 milijardi. U Ministarstvu finansija se nalazi, naizgled, veliki iznos od 17 milijardi, ali gro tog iznosa se odnosi na eksproprijaciju zemljišta koji je sastavni deo planiranja i izgradnje ovih projekata u svim drugim sektorima. Znači, imamo objedinjena sredstva za eksproprijaciju zemljišta kako bismo efikasno i dinamički mogli da odgovorimo na sve potrebe u planiranju, izvođenju projekata. Ono što je za mene jako važno, sem te izrazito razvojne orijentacije koja predstavlja sa sobom i određeni rizik, sada je rizik na implementaciji. Znači, posle opredeljivanja ovolike količine sredstava za razvojne projekte za investicije, sada će pritisak biti da se dobro pripreme projekti i dobro realizuju projekti. Sada više nemamo izgovor da kažemo – pošto nemamo dovoljno sredstava, nećemo morati da se trudimo. Sada je pritisak na tome da se svi naši projektni zavodi, svi naši instituti koji su nekada bili konkurentni na svetskom nivou, da se late posla i što bolje i kvalitetnije pripreme projekte kako bismo u toku naredne godine i u preostalim godinama hvatali korak sa svetom. Ako pogledate član 3b i 3a ovog budžeta, videćete da je 627 milijardi opredeljeno za garancije i razvojne projekte. Naravno, veći deo toga neće biti potpisan, a najmanje će biti realizovano u narednoj godini, ali to je naš plan za budućnost. To je naš plan da obezbedimo povezivanje unutar regiona Balkana, to je naš predlog da obezbedimo povezivanje sa Evropom, to je naš predlog da obezbedimo onu infrastrukturu koja će omogućiti našim proizvođačima da u najkraćim mogućim rokovima sa najnižim troškom mogu svojim proizvodima da izađu na sva ta tržišta i da ponude ono što Srbija može da ponudi, a to je kvalitetna radna snaga koja će, nadam se, pod mnogo povoljnijim uslovima moći da doprinosi razvoju novostvorene vrednosti i kod nas i u svetu. Najvažnije za sve nas je to da završavamo trogodišnji program koji je naš program, koji je podržao MMF sa rezultatima koji su bolji od očekivanih u svakom domenu. Znači, bolji su i u tome da imamo bolje rezultate u spoljno-trgovinskom i spoljno-platnom bilansu, da imamo mnogo bolje rezultate od očekivanih u fiskalnom bilansu, imamo mnogo bolje rezultate od onoga što smo mogli da očekujemo u domenu javnog duga, odnosno učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Imali smo periode kada to nije bilo jasno, kada su pomeranja i inercija prethodnih događaja pravili utisak da se javni dug povećava. Sada je jasno, kad se završio ciklus rasta i pada dolara u odnosu na evro i dinar, da kad se očiste ti efekti mi imamo tendenciju smanjivanja javnog duga. Ne samo to, nego po prvi put koristimo višak fiskalne likvidnosti koji je ostvaren na ovaj način da jednokratno otplaćujemo dugove koji su dospeli. Znači, bez penala otplaćujemo dugove. U novembru mesecu je otplaćen dug od 750 miliona dolara za koji više nećemo morati da finansiramo. Kao što ćete videti u Predlogu budžeta, veliki deo moramo da refinansiramo, kao što većina zemalja u svetu radi. Većina zemalja ima tzv. potrebe u finansiranju koje obično predstavljaju kombinaciju finansiranja deficita budžeta, to je neto deo, i refinansiranja onih obaveza koje su dospele. Naša srednja ročnost duga je takva da otprilike četvrtina našeg duga dospeva za refinansiranje svake godine, a to su obaveznice ročnosti dve, tri, pet godina. Isto tako, dospeva redovno finansiranje, odnosno otplata glavnice onih kredita koje smo uzimali godinama. U ovom budžetu, kao i u svim prethodnim budžetima, imate vrlo detaljne podatke o tome koje je stanje zaduženja po svim kreditima, to je čak bolan nivo, bolan nivo detalja koji tu postoji, do onoga šta planiramo da radimo u domenu pružanja garancija države, do domena zaduživanja države za nove kredite, za izdavanje novih hartija od vrednosti i svih drugih instrumenata koji su presudni da koristimo ta sredstva za svoj razvoj. LJudi kažu u narodu – dug je loš drug. Ja kažem – da, ako se sredstva loše koriste. Zemlje koje su manje razvijene od Evrope, kao što smo mi, imaju aspiraciju da se priključe toj Evropi. Ako bi išle principom minimiziranja rizika i uopšte se ne bi zaduživale, onda bismo sebe lišili resursa i mogućnosti da hvatamo korak sa svetom, da hvatamo korak sa Evropom. Ako, pak, prihvatimo ovo zaduživanje, kao što mi predlažemo da se uradi, onda nismo lišeni ovih rizika. Znači, ovo zaduživanje jeste opasan i rizičan korak, kao što je ulaganje u nečije obrazovanje rizičan korak, kao što je izgradnja kuće rizičan korak. Vi to morate i da odvojite resurse od, često od usta, i od onoga što možete danas da potrošite za budućnost. Ovo je onaj deo budžeta koji se odnosi na budućnost. Ovo je onaj deo budžeta koji paralelno sa projektima u obrazovanju nama nudi bolju budućnost u, ne za pet i deset, nego za 30 i 50 godina. To je ono što je najvažnije. Mi ovde završavamo program za tri godine, završavamo program koji je trebalo da se završi pre 10,15 i 20 godina. Sad se vraćamo na taj zadatak i nadam se, konačno, da ćemo naći onaj stepen političke, ekonomske, ljudske saglasnosti gde to nije nešto što je stvar političkog izbora pojedinca ili neke partije, to je nešto što je zajedničko. Reći ću i više. Ne samo to, nego ti koridori će imati svog punog smisla kada se svi poprečni putevi obezbede, kada svako bude mogao iz svog sela da dođe do Evrope, do Beograda i do ostatka sveta u najkraćem mogućem roku. Švajcarska je razvijena između ostalog zato što iz najmanjeg sela možete da dođete javnim prevozom do bilo koje tačke njihove teritorije u minimalnom roku za vrlo niske troškove u odnosu na njihov dohodak. To je ono što želimo da ponudim Srbiji ovim budžetom. Još važnije, to želimo da ponudimo na održivi način. Postojale su mnoge zemlje koje su to radile na način koji nije održiv. Preveliko zaduživanje koje nije dalo rezultat nezavršenim projektima, preveliko zaduživanje koje nije dalo rezultat u podizanju osnove ekonomskog rasta i održavanju tog rasta na duži rok. Mislim da se sada po prvi put nalazimo na planu ostvarivanja toga. Još jedan aspekt ostvarivanja toga, važan aspekt ovog budžeta je da ove godine budžet planira da će rashodi na kamate, rezultat onog zaduživanja iz prošlosti biti 118 milijardi dinara. Pre samo godinu dana to je bilo 16 milijardi više. Kako smo ostvarili ovaj rezultat? Tako što smo između ostalog sproveli budžet koji smo usvojili prošle godine, što je ceo svet prepoznao, da ostavimo članke pojedinačne i mišljenja pojedinaca. Tržišta su prepoznala to i nama se margina na kamatne stope smanjila sa 550, 560 baznih poena na 130 i manje. Znači, mi sada ne dobijamo kredite samo od međunarodnih finansijskih organizacija uz 1% margine ili 0,86% margine, nego dobijamo na finansijskim tržištima. Srbija danas može da izađe i da pozajmi sredstva ispod 2%

U ovoj knjizi koja se zove Budžet 2018. godine imate detaljno napisane projekte sa konkretnim kamatnim stopama. Molim vas, imaćete raspravu u pojedinostima. Navedite kredit bilo koji i o njemu ćemo razgovarati. Ali, molim vas da imamo pravo mi sada da kažemo na početku pa da posle toga suprotstavimo mišljenje. Dajte da poštujemo taj princip dijaloga. Time što smanjujemo kamate, što nam drugi priznaju da smo mi manje rizična zemlja, što nam drugi priznaju ove rezultate, to sada mi treba da iskoristimo za sebe. Znači, nama su sada kamate u proseku pale i sam trošak kamate je pao za 16 milijardi u jednoj godini. Očekujem da mi to možemo da spustimo i dalje. Drugim rečima, mi sada u starim kreditima još uvek imamo te kamatne stope koje su pre ugovorene. Ne kažem ja da je neko kriv što smo 2011. godine plaćali visoke kamatne stope. Ono nam je davalo te stope. Nije to neko pogrešio. Sada imamo drugu povoljnu okolnost da nam tržište sada to daje i sada je princip da mi možemo jeftinije, bolje, kvalitetnije, dugoročnije pozajmimo sredstva kojima ćemo finansirati svoj razvoj i budućnost naše dece. Ne samo to, nego privatni sektor takođe oseća poboljšanje toga. Naša javna preduzeća i ceo privatni sektor danas ima za 5,6 ili manje procenata, procentnih poena, ne relativno, što je otprilike njihove kamatne stope su se spustile na polovinu. To se toliko spustilo da je nekadašnji mehanizam da pomognemo ljudima subvencionisanim kreditima počeo da gubi smisao. Setite se Nacionalna agencija za osiguranje stambenih kredita je glavno svoje mesto na tržištu nalazila u tome što je mladim ljudima koji su uzimali kredite nudila preko osiguranja smanjenje kamatnih stopa od dva, 3% Danas su kamatne stope toliko pale da više ne postoji ta margina i sada oni moraju da pronalaze druge načine kako mogu da pomognu ljudima koji pokušavaju da kupe prvi stan, da izgrade prvu kuću ili obezbede sebi neki drugi način poboljšanja uslova života. To je rezultat kada vi toliko promenite parametre da neki stari konvencionalni metodi više nemaju smisla. Znači, moramo sada da gledamo na druge metode. Isto tako pogledajte šta se dešava sa kamatnim stopama, to svi dobro znate. Banke nude keš kredite. Keš krediti su sa jedne strane rizični, a sa druge strane su jedna kolektivni pogled na izvesnost i na budućnost. Ako ljudi uzimaju keš kredite, to je najbolji način da pokažu da veruju u ono što radimo i da pokažu da veruju da ćemo imati veći dohodak u budućnosti. Tu milioni ljudi glasaju, a ne jedan pojedinac, ni ministar finansija, ni bilo koji poslanik, ni bilo koji drugi ministar. Nije poenta u tome šta mi lično govorimo, nego šta nam tržišta daju. Kažem da je ovo najbolji način da to uradimo. Konačno, još jedan aspekt budžeta koji mislim da je jako važan, on nam omogućava da u najboljem smislu te reči, po sadržini se primaknemo procesima evrointegracija. Znači, mi želimo da projektima koje ovde imamo gradimo ne samo klasičnu infrastrukturu, puteve, pruge i ostalo, nego, pogledajte delove projekata koje imate u ovom spisku. To su projekti za poboljšanje kvaliteta životne sredine, to su projekti prečišćavanja otpadnih voda, to su projekti poboljšavanja toplovod ili toplo-dalekovod Obrenovac-Beograd. Treba da podigne temperaturu vode koja ulazi u sistem toplana u Beogradu i time smanji potrošnju fosilnih goriva i time smanji zagađenje Beograda, i time smanji naš takozvani karbon, odnosno taj naš uticaj na zagađenje atmosfere, na one supstance koje nam na dugi rok kvare kvalitet života. Mislim da je to dobra orjentacija naših projekata da uključujemo i putni saobraćaj i železnički saobraćaj i projekte koji su jako važni sa stanovišta ekologije. Obratite pažnju, tamo postoje projekti odsumporavanja, postoje projekti prečišćavanja otpadnih voda, postoje projekti poboljšanja rekonstrukcije vodosnadbevanja u velikom broju gradova u Srbiji. Znači to je kvalitet razvoja koji smo imali, a sada imamo još više, 470 miliona dolara je planirano samo za ova dva projekta za grad Beograd koji je najveći grad u Srbiji, najveći broj stanovnika ima. To su projekti od kojih očekujemo, ne samo razvojni potencijal, nego kvalitet rasta u budućnosti i bolje okruženje za nas i za našu decu. Sa stanovišta raspodele investicija, već sam rekao, sa stanovišta raspodele ovog dugo očekivanog povećanja i zarađenog povećanja plata i penzija, Zakon o budžetskom sistemu, a to je znači tačka 5. Zakon o budžetskom sistemu precizira, kao što to kod nas po zakonu treba, precizira kako će se to povećanje penzija od 25 milijardi, povećanje plata od 35 milijardi, u tzv. bruto dva iznosu raspodeliti na pojedine sektore i korisnike. To je nešto što se nalazi u ovom predlogu zakona. Pored toga, taj predlog zakona nudi još neke ključne elemente o tome kako da poboljšamo kvalitet našeg budžetskog procesa i odlučivanja. Mi smo tu dodali formiranje nekoliko radnih grupa i komisija koje bi trebalo da uvedu novi računovodstveni kontni plan i njegovo konzistentno provođenje, kao i formiranje komisije koja će pratiti poboljšavati tzv. programsko budžetiranje. Mi o tome već više puta govorimo i više puta smo davali obećanja u našim raspravama ovde, gde su bila opravdana pitanja poslanika, kada će to biti urađeno? Evo, sada formiramo jednu grupu koja bi trebalo sistematski da nam pomogne da pređemo u narednu fazu programskog budžetiranja. Drugim rečima, da sa druge ili treće faze uđemo u onu fazu u kojoj ćemo da hvatamo sve efekte i u kojima ćemo predviđati kako da merimo te efekte. Znači da projekte ocenjujemo i odobravamo sredstva prema očekivanim efektima, da dobre efekte nagrđujemo, a loše efekte na odgovarajući način kažnjavamo. Mislim da je to značajni deo. Ove tačke 7, 8. i 9. su standardni zakoni koji prate donošenje budžeta. Znači mi moramo da odrazimo one stvari koje se menjaju u budžetu u praktičnim zakonima. Nekoliko mera koje bih želeo da apostrofiram su izmene u Zakonu o porezu na dodatu vrednost, u kome se menja način razreza ovog poreza i u kome se dozvoljava jednaki tretman svima, povraćaj poreza tamo gde je to dozvoljeno i podjednaki tretman svih. Kod dobiti pravnih lica i kod dohotka građana, želimo da omogućimo mogućnost ravnopravnog tretmana i posebno želimo da omogućimo mogućnost da se efekat povećanja cenzusa sa 11690, na 15000 na pravilan način kanališe kroz sistem. Mi smo posle odluke o povećanju minimalnih plata koja je doneta, čini mi se u septembru mesecu zvanično, a stupa na snagu 1. januara, želeli da ponudimo izmenu koristeći dobru situaciju na strani prihoda, želeli smo da ponudimo izmenu koja će privrednicima, preduzetnicima ponuditi neutralne fiskalne efekte. Drugim rečima, podizanje njegovog cenzusa da se manje plaća poreza i da samim tim povećanje minimalnih plata ne utiče na ta opterećenja, ukupna opterećenja rada. To će nadam se, imati pozitivne efekte, da će ljudi nositi više novca u kovertama ili će dobijati na bankovni račun, što bih želeo da bude slučaj, a neće imati efekat na povećanje bruto troška rada. Od obimnijih zakona, ovih preostalih ovde, imate obimniji Zakon o republičkim administrativnim taksama. To deluje kao da mi namećemo veliki broj taksi. To je ustvari zakon koji samo sve ono što je doneto u toku godine, prevodi u jedan zakon i na jedno mesto publikuje po stopama, odnosno iznosima koji su ažurirani i usaglašeni sa svim osnovnim zakonima. Predlog izmena Zakona o javnoj svojini takođe ima ograničeno dejstvo i samo dozvoljava da se realizuju neki važni projekti. Koncesije i ostali projekti. Drugim rečima, da se ne opterećuju porezom na novostvorenu vrednost, odnosno dodatu vrednost, koncesionari samo zato što pripadaju jednoj kategoriji vlasnika ili drugoj. Mi smo godinama imali tzv. rino sistem kojim smo se trudili da sprovedemo finansijsku disciplinu, pre svega između javnog sektora i obaveza prema privatnom sektoru i tim zakonom smo de fakto ograničavali javna preduzeća i budžetske organizacije da sebi isplaćuju plate i ostale beneficije, pre nego što su regulisale obaveze prema privatnom sektoru. Znači, mi smo vezivali finansijsku disciplinu za nešto što je njima bilo bitno. Taj zakon je imao svoje dobre rezultate, ali nije uspevao u mnogim stvarima, posebno nije uspevao da reguliše ponašanje u kome je motivacija pojedinih korisnika budžetskih sredstava bila takva da su oni izbegavali da plate obaveze. To znači da je moglo da se vrši manipulisanje tzv. fakturama, da je neko mogao da plati fakturu kada mu to odgovara. Mogao je dogovorno da fakturu stavi u fioku i kada dođe budžetska inspekcija, da njegove knjige ili njegovo stanje u budžetu izgleda kao da je jako dobro, a u stvari ima jako mnogo neplaćenih faktura. Mi smo želeli ovim, pošto smo to videli u praksi, da daje dosta loše rezultate, stvara sakrivene deficite i stvara finansijsku nedisciplinu u celom sistemu, želeli smo da uvedemo jedan, ne možemo ga nazvati sistemski zakon, ali jedan sistemski pristup rešenju ovog problema, da sve fakture u momentu izdavanja budu registrovane u jednom sistemu, tako da će budžetska inspekcija i svi ostali u momentu kada dođu ili u neku firmu ili u neku jedinicu lokalne samouprave, ili u neko javno preduzeće, znati tačno koje fakture je to preduzeće izdalo, a koje fakture su njemu isporučene. Čak nam kolege predlažu da možda vidimo da li može amandmanima da se uzme da tzv. papirni deo toga, da faktura mora da bude poštom nekom uručena, da pređemo u moderniju eru, da tri dana posle evidentiranja fakture u tom objedinjenom elektronskom sistemu se to smatra danom kada je faktura i uručena. Šta to znači? To znači da ćemo sprečiti neke vrste monopolskog ponašanja velikih prema malima, koje imaju pravo da mimo zakona i mimo nekih rokova koji su potpuno neuobičajeni u svetu, 90 dana, 180 dana se ne plaća, da to svedemo u zakonske okvire i da možemo da sankcionišemo i da znamo gde se nalazimo. Ovaj zakon uvodi red u toj sferi. Znam da će oni kojima je lagodno da ne plaćaju, koriste svoju snagu, političku, ali pre svega ekonomsku snagu da ne plate, biti protiv ovoga, ali apelujem na sve da je red u ovoj sferi kao i u svim sferama koje uređujemo ovde, zbog nas. To ne radimo ni zbog Fonda, ni zbog međunarodnih računovodstvenih organizacija, ni zbog ne znam koga, nego radimo zato da bismo znali gde smo, da bi smo znali šta se dešava i gde se nalaze sredstva, gde se nalaze dugovi. Posle toga imamo dva zakona koji podižu naš stepen odgovornosti u odnosu na međunarodne standarde koji se tiču tzv. sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Jedno je zakon o tome, a drugo je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju, raspolaganju imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Drugim rečima, donosimo jedan zakon koji je potpuno usaglašen sa međunarodnim standardima koji su prihvaćeni i koji se sprovode u svim zemljama koje to žele da rade. Jako je važno da ovakve zakone donesemo, da bismo u svakom pogledu uređivanja svog sistema bili usaglašeni sa međunarodnim standardima, bez toga niko vam neće verovati da sprovodite. Mi imamo dobro postavljene, posle ovoga ćemo imati i kompletno zakone koji su usaglašeni, imamo dobro postavljenu strukturu institucija koje se time bave, ali bismo morali da ovo sprovedemo do kraja u delo da bismo na neki način sprečili dejstva koja se dešavaju ispod radara i koje narušavaju percepciju o tome koliko je Srbija finansijski uređena, transparentna i odgovorna zemlja. Mislim da je ovo nešto što će biti korisno za sve nas, i za naše potomke, ako budemo rekli da smo ove godine inovirane zakone koji su u potpunosti usaglašeni sa tim. Vi vidite povremeno po novinama kod nas i u svetu skandale koji izbijaju oko toga o tajnim tokovima novca, finansiranju, pranju novca, finansiranju terorizma i ostalo, mislim da bi bilo jako važno da zakone i sprovođenje tih zakona usaglasimo sa svetom. Dopuna zakona pod tačkom 15, govori o tome da kada se ovim zakonom konstatuju neki prekršaji, da će onda organi koji su za to nadležni imati pravo da imobilišu imovinu koja je sa tim povezana. Drugim rečima, kao što i carina standardno ima pravo da zaustavi automobil u kom su nađene švercovane droge, novac ili nešto drugo, tako će i ovde organi koji su za to nadležni, imati pravo da spreče raspolaganje imovinom koja je povezana ili stečena kršenjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Tačka broj 16, Zakona o regulisanju javnog duga, reč je o tome da se proširi onaj zakon koji je nekada bio kako bi se omogućio jednaki tretman svim građanima bivše SFRJ koji su bili i na teritoriji Srbije i na teritoriji drugih republika. Vi znate da se tu pojavila razlika u tretmanu kod pojedinih bivših republika i da su neki građani u tom, da kažem, procepu izgubili pravo da traže obeštećenje za svoje devizne štedne uloge. Mi smo posle presude suda u Strazburu, pre svega Slovenija i Srbija su donele odluku i mi smo te već odluke donosili, da obezbedimo jednaki tretman svim tim. To je bila praktično suštinska presuda ovog suda, da svi dobiju jednaki tretman. Mi na taj način dozvoljavamo svima onima koji mogu na pravno ustanovljen način da dokažu da su imali deviznu štednju na koju imaju prava za obeštećenja, da se prijave i da to ostvare. Ovaj zakon ovde, defakto, dozvoljava nama da instrumentima duga sa dospećima koji su napisani u tom zakonu to i sprovedemo u delo. Znači, bez tih instrumenata duga taj zakon bi bio prazno slovo na papiru i ne bismo mogli da to ostvarimo. Na ovaj način mi smo dozvolili prijavljivanje, obezbedili smo rokove da se ljudi prijave i svoje legitimno pravo ostvare, a ovim obezbeđujemo instrumente da se to i realizuje. Konačno, imamo dva sporazuma o zajmu. Jedan je zajam koji je donet, odnosno koji je bio na savetu direktora Svetske banke davno, a zaveden je još avgusta meseca ove godine. To je zakon u oblasti upravljanja rizicima elementarnih nepogoda sa opcijom tzv. odložšenog plaćanja sredstava. O čemu se radi? To je defakto zajam koji vi uzmete, ta sredstva stoje na raspolaganju i vi ih povlačite u situaciju, znači, povoljno finansiranje, sada ponovo benčmark, kamatna stopa uz 0,86% ili manje premije. Vi ta sredstva plaćate 0,25% samo tzv. kamate, na rezervisana, neupotrebljena sredstva i za slučaj, ne daj Bože da se dogodi neka ponovo prirodna nepogoda koja zahteva proglašavanje vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije, mi možemo bez čekanja da posegnemo za tim sredstvima i da ih upotrebimo za inervenisanje, za spasavanje ljudskih života, sprečavanje širenja negativnih posledica takvih nepogoda. To je novi instrument i to se zove DDO - deferred radeon option koji vi u stvari imate kao da imate osiguranje, samo što je premija ovde data na nivou cele zemlje i mi imamo pravo da to koristimo po standardnim uslovima. To defakto znači da ono što je recimo bilo kod poplava 2014. godine oko obeštećenja ljudi koji su izgubili plodove na njivama, oko neposrednog obeštećenja ljudi koji su izgubili kuće, objekte, energetske objekte i ostalo, da možete odmah da intervenišete i da vrlo brzo vratite situaciju u normalno stanje. To je ono što mnoge zemlje imaju kod sebe kada se pojave poplave. Između slika o poplavama na televiziji i intervencije, prođe minimalno vreme, pošto imaju sredstva i ljudstvo i način da to urade jako brzo. Mislim da je ovo dobar instrument i da je Srbija jedna od prvih zemalja u svetu, a to je takođe poverenje Svetske banke koje je ponuđeno da koristi to, inače subvencionisan instrument. Svetska banka ima ograničena sredstva koja može na ovo da usmeri i nama su dali prednost da to možemo da koristimo. Konačno imamo još jedan projekat koji je jako značajan, a to se zove – Program unapređenja efikasnosti održivosti infrastrukture. Tehnički ako pročitate opis ovde, neće vam skoro ništa biti jasno. Znači, radi se o projektu koji dozvoljava retroaktivno finansiranje jako velikog broja kapitalnog održavanja i malih projekata u infrastrukturi. Kako je do toga došlo? Mi smo godinama imali relativno male projekte koji su ili zbog toga što smo namerno imali da bismo smanjili troškove ili ubrzali realizaciju, nismo planirali pojedine delove projekata. Recimo, nismo planirali neke složene saobraćajnice, nismo planirali raskrsnice, nismo planirali neke ipsilon krakove, nismo planirali neke stvari koje su nam bile skupe ili se dogodilo, recimo, kao u situaciji nekih donatora da se kod njih u zemlji dogodi da kažemo situacija koju niko nije očekivao pa oni ne mogu da završe projekat do kraja, pa ostanu delovi puta deset, dvadeset kilometara koji nisu završeni koji nikada niko neće uzeti u razmatranje kao poseban projekat. Posebno ono što je kvalitetnije, objedinjeno, efikasno održavanje, kapitalno održavanje i podizanje kvaliteta puteva. Ovde smo dogovorili da u domenu infrastrukture i energetske efikasnosti možemo da koristimo ova sredstva da vratimo ono što smo već iz budžeta tokom protekle godine finansirali. Znači, mi ćemo ovim de fakto da vratimo sredstva, pa ćemo ta sredstva moći da recikliramo sledeće godine i da sve ostale projekte, koji se rade striktno po standardima sredstava za održavanje u koridorima Srbije i putevima Srbije, železnicama i na drugim mestima, finansiramo. Mislim da je ovo jako dobar instrument, pošto nam po najkvalitetnijim uslovima nudi nešto što obično ljudi moraju da finansiraju. Dakle, mogu da finansiraju samo iz tekućih svojih prihoda, odnosno tekućih troškova. Ovde nam nude kvalitetno kapitalno finansiranje na 20 godina, da finansiramo nešto što je inače, čini mi se, sledeća najslabija tačka, a to je kvalitet održavanja naših puteva, železnice i svega ostalog. To je nešto gde ćemo godinama imati priliku da ovo recikliramo i koristimo. Videćete uslove, napisani su tamo uslovi kredita u Predlogu zakona o ratifikaciji. Suština je da mi moramo ovo da ratifikujemo i obezbedimo pre kraja godine, da bismo prvi ciklus mogli da refundiramo. Znači, rokovi su kratki i jako je važno da ovo izglasamo na vreme. Neće se ništa dogoditi ako ne uradimo to, moraćemo ponovo da podnosimo spisak projekata koji će biti kandidati za refinansiranje, ali bi bilo dobro da iz prvog poteza to uradimo ove godine, kad već imamo spisak projekata koji su uređeni u 2017. godini. To je ono što sam ja hteo da kažem za početak. Imaćemo prilike da razgovaramo i u opštoj raspravi i u pojedinostima o svim detaljima.

Prekršili ste član 103, zato što niste dali da se govori po Poslovniku nakon incidenta koji je napravio ministar Vujović u sali. Naravno, tada je predsedavao drugi kolega, koji je takođe prekršio Poslovnik. Morate jednom da naučite ministre da se moraju ponašati u skladu sa ovim Poslovnikom i vi da vodite računa o članu 116. To što ministar ima slabe živce, pa ne može da sluša narodne poslanike, to je zaista njegov problem. I on je nama bio jako dosadan, pa smo ga slušali. Ništa nije rekao što bi moglo da objasni ono što je na dnevnom redu. Nije nam ni napomenuo zbog čega nemamo završni račun već godina. Svojevremeno je napuštao sednicu zato što nije mogao da prihvati da on, gospodin, može o amandmanu da govori samo dva minuta kao i narodni poslanici. Dakle, onaj ko nije u stanju da se u ovoj sali ponaša u skladu sa Poslovnikom i ko nema koncentraciju da govori, ne treba ni da dolazi. Nije nama morao doći ministar Vujović. To što ste vi skočili da ga zaustavite da ne napusti sednicu, ne znam zbog čega. Evo, tu su ministri koji su bili, verovatno, pretpostavljam, spremni, svako od njih, da govore o ovim predlozima, što ste nakarikali kojekakvih predloga zakona. Svako od njih ima bar po jedan zakon iz svoje oblasti, a i ako nema, valjda je bar o budžetu svaki ministar u stanju da govori. Nikada nam se nije desilo da ostali ministri reaguju na to što narodni poslanici ponešto progovore, dobace itd. To je potpuno, ministre Vujoviću, normalno stanje u Narodnoj skupštini. Ako ne možete to da podnesete, sutra, umesto ovde, idite u čitaonicu univerzitetsku, tamo vam je tišina i pričajte sami sebi o ovim predlozima koje ste nam ovde predložili. Koleginica Radeta, možda je moj kolega koji je vodio pre mene trebao da primenjuje odredbu člana 109, koji kaže da se opomena izriče narodnom poslaniku, alineja 4, ako prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora. Zato što svaki od nas kolega ovde poslanik očekuje kad debatuje da ga kolege poslanici, ako neće da ga slušaju, bar da ga uvažavaju u smislu da mu dozvole da iznese svoje stavove. Isto to pravo ima i ministar bilo koji, pa i kolega Vujović. Da li još neko od ovlašćenih predstavnika predlagača ili drugih ovlašćenih predstavnika želi reč? (Ne) Ukoliko niko ne želi, sa ovim bismo završili sa današnjim radom. Nastavljamo sutra u 10.00 sati.